Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vítám vás na dnešním dopoledním jednání.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami.

Pokud jde o další krok, který musíme učinit, je určit ověřovatele naší schůze. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Můžeme tedy hlasovat v hlasování číslo 1, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele schůze.

Děkuji vám. Konstatuji, že jsme ověřovateli 46. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Adolfa Beznosku a Jiřího Petrů. Myslím, že je nemusíme konstatovat.

Nelze navrhnout jeho změnu nebo doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad schůze. Jako první se hlásí pan kolega František Laudát.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo, dámy a pánové.

Ještě konstatuji, že kolega Birke má náhradní kartu číslo 13. Eviduji ještě potom další přihlášky k pořadu schůze.

Děkuji.

Za prvé se domnívám, že v kauze EIA došlo k fatálnímu manažerskému selhání současného ministra životního prostředí pana Richarda Brabce. Pokusím se ještě jednou zjednat klid pro vás. I vás uklidnit, že pravděpodobně schůze bude normálně probíhat, že tady nejsou nějaké výhrady k pořadu. Vzhledem k tomu, že...

Myslím, že už můžete hovořit. Děkuji. Ještě jednou. Pokusím se vám strukturovaným způsobem sdělit některé věci, protože nemám jistotu, že schválíte program této schůze, přes jistá ujištění, že k tomu dojde.

Za další, Ministerstvo životního prostředí a další ministerstva a vláda nevěnovaly problému dostatečnou pozornost a nepřipravily plány na rychlou nápravu krizové situace. Za další, Ministerstvo dopravy i vláda podceňují ekonomické dopady kauzy na české stavebnictví, rozvoj české dopravní infrastruktury.

Za další, nemohu se zbavit dojmu, že vláda a ministři manipulativně informují veřejnost o skutečném rozsahu kauzy a jejích dopadech. Zhruba v tomto scénáři se vám pokusím tady něco říci. Dámy a pánové, dnes se máme na mimořádné schůzi zabývat hrozící krizí při výstavbě nejen dopravní infrastruktury. K žádosti o svolání této schůze kluby TOP 09 a ODS jsme sáhli poté, co se marně poslední minimálně dva měsíce snažíme zařadit tuto závažnou problematiku na pořad sněmovny. Osobně jsem zařazení poslední dobou navrhoval třikrát, i v časových variantách, abych nenarušoval vaše vládní priority. Vždycky jste to zamítli. Počtvrté to navrhoval, myslím předminulý týden, kolega Stanjura, rovněž neúspěšně. Buď si předáci koaličních stran neuvědomili závažnost situace, ale pravdivější variantou je, že se vláda snaží tutlat fatální manažerské selhání svého ministra, které nemá v dosavadní historii resortu životního prostředí obdoby. Za hlavního viníka této krizové situace osobně považuji ministra životního prostředí Richarda Brabce.